Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové a členky vlády, zahajuji druhý jednací den 29. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím takže jsem všechny odhlásila a poprosím, abyste se opět přihlásili svými registračními kartami, případně abyste mi oznámili, kdo žádáte o vydání náhradní karty. Dále sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci a poslankyně. Těch omluv je celá řada, takže to bude poměrně dlouhé.

A nyní se dostáváme k omluvám členů vlády.

Hlásí se pan předseda Jakob.

Děkuji. Mám poznamenáno. A dále se hlásí pan předseda Marek Výborný. Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, páni ministři, kolegyně, kolegové, na základě dohody všech předsedů poslaneckých klubů si dovolím načíst změnu pořadí projednávání bodů na dnešním pokračování 29. schůze Poslanecké sněmovny takto. Samozřejmě, paní místopředsedkyně, je potom na vás, jakým způsobem o tom necháte hlasovat, ale protože to je dohoda všech předsedů klubů, myslím, že to potom budeme moci hlasovat en bloc. Čili dnes bychom jednali v tomto pořadí: Máme už a to nemusíme hlasovat jako první bod dnešního jednání sněmovní tisk 237 a po něm bychom projednávali zákony z programu této schůze v tomto pořadí: bod 3, sněmovní tisk 30 vládní návrh zákona o službách platforem pro sdělení videonahrávek a tak dále, poté bychom pokračovali bodem 6 vládní návrh zákona o ekologickém zemědělství, sněmovní tisk 57, dále bod 7 vládní návrh zákona o veterinární péči, sněmovní tisk 72, také ve třetím čtení vše, dále bychom pokračovali bodem 10 vládní návrh zákona o ochraně chmele, sněmovní tisk 138, dále bod 11, sněmovní tisk 151 vládní návrh zákona o rostlinolékařské péči, tedy novela o rostlinolékařské péči. A další bod, bod číslo 2, sněmovní tisk 166 vládní návrh zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, sněmovní tisk 166.